Takže připravujeme výzvu na speciální školy za 500 milionů.

Děkuji předsedovi vlády a paní poslankyně má doplňující otázku. Pane premiére, jenom připomenu za ty základní školy. Ano, trvalo to dlouho, než jsme vás přesvědčili, protože vy jste byl jeden z mála, který v rozpočtovém výboru hlasoval proti prosazení a zřízení tohoto dotačního titulu.

A hádejte, kdo hlasoval proti?

Ten návrh naštěstí prošel.

Slovo má premiér Andrej Babiš.